Ten dům se jmenuje Země a my se k němu nechováme tak, jak bychom měli. A pokud chceme přežít, musíme pro to něco udělat.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zatímco v oblasti sportu je podpora infrastruktury i vlastní pravidelné činnosti násobná, stále se navyšuje a to je velmi dobře, tak oblast mládeže zůstává, bohužel, opomenuta. Investiční program MŠMT rozděluje ročně pouhých 25 milionů korun pro veškeré investice všech organizací v rámci celé České republiky. Přitom pro svoji činnost organizace, jako je Junák, Tomíci a mnoho dalších s celkovou členskou základnou přesahující 200 tisíc osob, potřebují stovky kluboven, táborových základen i objektů pro víkendové akce. Jejich rekonstrukce se v tomto systému protahují na desetiletí. Některé organizace stále ještě nedokázaly opravit zdevastované majetky, které na ně Sněmovna převedla z bývalého majetku SSM.

Proto prosím o vaši podporu tohoto našeho společného pozměňovacího návrhu. Děkuji vám. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Další problém, na kterých bych chtěla upozornit, je to, že naše státní hmotné rezervy oproti jiným státům mají naprosto nedostatečné zásoby léků.

Já si myslím, že tohle je velmi závažná situace a stát má zkrátka povinnost zajišťovat civilní připravenost na krizové stavy, a k tomu patří i to chovat se velmi zodpovědně v oblasti hospodaření správy státních hmotných rezerv.

A poslední pozměňovací návrh, který si dovolím předložit, se týká finančních prostředků na výdaje regionálního školství, a to zejména na aktivity, které se týkají občanského vzdělávání, výchovy ke kritickému myšlení, a to jako nástroje, který je naprosto nezbytný pro naši demokratickou budoucnost. Děkuji vám za pozornost a těším se na podporu svých návrhů. Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

My tady debatujeme o tom, že lékaři z České republiky odcházejí.

Bohužel neměla navýšený rozpočet na tyto granty. A já se snažím toto samozřejmě drobné opomenutí řešit svým pozměňovacím návrhem a přesunutím financí do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Já rozumím tomu, že ne všechny ty pozměňovací návrhy musí projít.